Jestliže máme kontrolovat systém nemocnic, který utrácí zhruba 1/4 rozpočtu zdravotnictví, což je něco mezi 50 a 60 mld., tak tam jestli je kontrolorů pět, nebo deset, tak to ten systém nespasí.

Ta cesta je odstátnění nemocnic do jakékoli podoby.

Univerzity přes veškeré rozpočtové problémy, které nejsou o mnoho menší, než jsou rozpočtové problémy v zdravotnickém sektoru, si s tím poradily velmi dobře. Běžné finanční kontroly, které nad nimi stojí, je udrží v rámci odpovědného chování a není možno říct, že za těch mnoho let, co toto uspořádání existuje, by se posunulo. Kdybychom chtěli kontrolovat průtoky 50 mld. ve velmi složitém nemocničním sektoru, budeme na to opravdu potřebovat stovky a více lidí a další rozšiřování těch několika málo kontrolorů o několik dalších málo, byť to není příliš velký peníz, mluvímeli o státním rozpočtu, nám nepomůže.

Omlouvám se, že jsem nepoložil pozměňovací návrh, ale cítil jsem za svou povinnost na tento problém, který má velké finanční konsekvence, a nakonec i rozpočtové finanční konsekvence, jak dokazuje půlmiliarda do jedné z velkých klíčových fakultních nemocnic, na tento problém zde upozornit. Děkuji za pozornost. Ještě než dám slovo předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi, který je přihlášen do rozpravy, budu konstatovat omluvy.

Nyní tedy pan poslanec a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura v rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Zase zažíváme takový dlouhý den, kdy tady desítky poslanců kladou dotazy a odpovědí je mlčení.

Je to takové trošku monotematické.

Výborně. Že vláda se nachází v hospodářsky mimořádně příznivém období.

My bychom očekávali, že vláda tyto příznivé ekonomické podmínky využije k tomu, aby sestavila skutečně dobrý rozpočet. To se vládě bohužel nepodařilo.

Je to možná kupodivu, ale opozice si přečetla a čte si pravidelně programové prohlášení vlády. My jsme hlasovali proti, ale i tak nás zajímá, zda se plní, či neplní. Jedním z bodů, a ten je poměrně významný, a dokonce bod, s kterým bychom vyslovili souhlas, je, že vláda provede komplexní prověrku mandatorních výdajů státu. Jsme 14 měsíců po volbách, jsme skoro 11 měsíců poté, co vláda byla jmenována.

To jsme ale šetřili!

Máme k dispozici díky tomu, že v pondělí Ministerstvo financí publikovalo výsledky plnění státního rozpočtu za jedenáct měsíců, tak už máme poměrně přesný odhad, jak dopadne plnění rozpočtu minimálně na příjmové straně. Za prvé máme výsledky za prosinec z minulých let a k tomu máme skutečnost za prvních jedenáct měsíců.

Nemá cenu se přít, která instituce má pravdu, zda Česká národní banka, Světová banka, nebo Ministerstvo financí. Tady něco zase matematicky nesedí.

A my myslíme, že úmyslně, aby pak řekla, že my spoříme, protože jsme víc vybrali, a tudíž schodek je nižší. Opakovaně se přeme o tom, že když jsou vyšší příjmy, že to nejsou žádné úspory, ale že se jenom snižuje schodek.

Myslím, že naprosto nesystémově existují státní fondy, které stojí mimo státní rozpočet.

Přesto dále ty fondy existují a nejsou to malé částky. A jsou tam další deficity.

Co se týče fondu, kde jsou příjmy z privatizace, deficit 8,5 miliardy. Tak jenom ta tři čísla zvyšují obecně deficit veřejných rozpočtů o 10 mld. za příští rok.